Chtěl bych znovu zdůraznit, že navrácení do původních historických hranic je pro obce na plzeňské straně důležité právě z hlediska řešení protipovodňových opatření a ochrany zdrojů pitné vody.

Je třeba říci, že problematika otevření vojenského území a ochrany přírody a krajiny byla řešena i resortem Ministerstva životního prostředí.

Závěrem. Dámy a pánové, kolegyně a kolegové, já bych si vás, na rozdíl od některých jiných kolegů, dovolil požádat, abychom propustili tento návrh do druhého čtení, aby byla příležitost ještě důkladněji tuto materii projednat, projednat ji ve výborech, a samozřejmě apeluji a zdůrazňuji znovu názor obcí na plzeňské straně.

Já vás o to žádám, abychom to propustili do druhého čtení. Děkuji vám za pozornost. Nyní v pořadí pan poslanec Miloš Petera ve své řádné přihlášce. Takže prosím, pane poslanče, máte slovo. Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci. Já jsem, jak říkal můj předřečník, je z Plzeňského kraje, já jsem z toho kraje druhého, kde máme usnesení zase jiné. Já se podepíšu pod většinu z toho, co říká kolega. I my samozřejmě můžeme mít názor na to, jestli ochrana životního prostředí, tak jak bylo v poslední části řečeno, jestli je lepší CHKO, nebo vojenský újezd, samozřejmě obě varianty jsou velmi dobré.

My to ve středních Čechách vidíme jako chybu, protože tak jak vznikne jednotné území na chráněnou krajinnou oblast, tak je i dobře, když státní správa je pod jedním krajem a je na to jeden názor celého území.

Ale tady je potřeba říci, že to tak není docela pravda, protože jak bylo řečeno, několik obcí zaniklo, bylo zbouráno usnesením vlády, kde na jejich místě vznikl vojenský újezd. Takže není to úplně pravda. Co se týká vody a pitné vody.

Obce mají jen pozemek, ale voda patří státu a státní správa rozhoduje o tom, jak bude s vodou nakládáno. Nyní mi dovolte, protože samozřejmě problematika je velmi složitá, abych řekl několik věcí.

V důvodové zprávě se uvádějí historické důvody. To je velmi vágní zdůvodnění, protože pět obcí bylo před 62 lety právně i fyzicky zrušeno a i ostatní hranice katastru se liší od hranic před datem splatnosti zákona.

Domnívám se, že pro ochranu, jak už jsem řekl, této jedinečné lokality je dobře, když to bude spravovat z hlediska státní správy jeden kraj, a to kraj Středočeský.